Je mi tedy líto mých kolegů, kteří nemohou vystoupit, protože přednostní právo nemají. Stejně tak mě mrzí, že pan ministr nedodržel druhý slib, který nám ve čtvrtek dal, že dostaneme zprávu, se kterou se budeme moci seznámit v úterý.